Tento zákon míří zejména na platby v hotovosti.

Toto vše je zákonem považováno za rozhodný příjem.

Tam tedy jdou pouze po hotovostních tržbách.